Podle zprávy o dopadu regulace k novele zákona o podnikání na kapitálovém trhu, té takzvané zprávy RIA, kterou zpracovalo Ministerstvo financí, by roční náklady spojené s povinným nahráváním všech hovorů a hlavně uchováváním všech hovorů pro středně velkou firmu znamenaly nárůst ročních nákladů téměř ve výši 4 miliony korun ročně a pro malé společnosti částku převyšující půl milionu korun.

Je teď na vás poslancích, zda se budou v této oblasti uchovávat všechny telefonické hovory a případně i veškerá elektronická komunikace, zda stát dovolí tímto způsobem neoprávněně a i neúčelně vstupovat do soukromí občanů. Kromě České národní banky nikdo takovou změnu neprosazoval.

Děkuji vám za pozornost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane senátore, dámy a pánové, dovolte, abych stručně zopakovala, že důvodem předložení tohoto návrhu zákona je zejména potřeba adaptovat právní řád na nařízení Evropské unie o prospektu. Proto je třeba tuto úpravu vypustit ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu a provést v něm některé další nutné změny. Touto novelou se rovněž mění úprava distribuce doplňkového penzijního spoření.

Senát vrátil návrh zákona do Poslanecké sněmovny s pozměňovacím návrhem, který by měl vypustit povinnost nahrávání všech telefonních hovorů obchodníka s cennými papíry, které se týkají poskytování investičních služeb. Ochrana soukromí a ochrana zákazníků před nekalými praktikami jsou dvě hodnoty, které jsme velmi pečlivě poměřovali. Týká se to zejména poskytování poradenství po telefonu.

Proto je to důležitý nástroj dohledu.

V tomto ohledu máme tedy možnost zavést přísnější pravidla, než která požadují evropské směrnice. Já sama osobně ochranu soukromí považuji za velmi důležitou hodnotu, avšak domnívám se, že v případech, kdy víme o nekalých praktikách, a víme o nich právě jen díky nahraným hovorům, by měl zájem na ochraně zákazníků převážit. Já jsem o tom velmi uvažovala, velmi jsem to zvažovala, my jsme to diskutovali s panem guvernérem, který, předpokládám, dostane po mně slovo, schválili jste to, aby to obhájil, protože to byl především on a Česká národní banka, která požadovala tuto právní úpravu, která notabene byla součástí našeho právního řádu do roku 2018.

Pokud má Česká národní banka účinně chránit všechny naše občany, kteří se dostanou do rukou těchto šmejdů, tak musí mít možnost, musí mít důkaz, jak uplatnit svoji kontrolní a dohledovou činnost. A takový může mít jedině dán tím, že budou nahrávány všechny tyto hovory, které se zákazníky tito různí finanční poradci a další povedou. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji.

Máte zájem o vystoupení? Nemá. Takže já otevírám rozpravu, a do rozpravy se jako první přihlásil pan guvernér Jiří Rusnok.

Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji vám za možnost vystoupit k tomuto vrácenému návrhu ze Senátu. Senát ve svém pozměňovacím návrhu se snaží tedy o vypuštění možnosti nahrávat telefonické hovory klientů s investičními poradci. Z pohledu České národní banky a jejích klíčových úkolů, to znamená péče o bezpečné fungování finančního trhu, tedy i o ochranu zájmů investorů a spotřebitelů, je to věc zásadní, a proto chci zdůraznit, že plně podporujeme vládní návrh původně schválený Poslaneckou sněmovnou 27. listopadu loňského roku. To znamená, aby právní úprava, jak už o tom hovořila paní místopředsedkyně vlády a ministryně financí, aby právní úprava nahrávání telefonních hovorů byla navrácena do podoby, která zde platila od roku 2004 do ledna 2018 a která obsahovala obecný požadavek na nahrávání hovorů na telefonních linkách určených pro poskytování investičních služeb.

Nechme stranou samotné nahrávání konkrétního pokynu k investici, to je jednoznačné, nicméně před podáním toho pokynu klientem, které se odehraje případně telefonem, je vždy nějaký obchodní příběh.